Co jste nedokázali? Co jste nedokázali? A paní kolegyně, prostřednictvím předsedajícího, která jste tu tak emočně křičela o tom, že Putin nemá nic společného s energiemi, podívejte se prosím na to, kolik plynu teklo do Evropy a kolik neteče nyní.

Mimochodem, když mám ještě 15 sekund, nenašel jsem nic o tom, že byste nějakým způsobem chtěli zestátnit kritickou energetickou infrastrukturu ČEZ. Nic takového se nedělo a nyní o tom slýcháváme, ale co se dělo osm let, nevíme.

Děkuji, pane předsedající, za slovo.

A ať to zaznívá z koaličních, nebo opozičních lavic, tady musím dát za pravdu panu ministrovi Síkelovi. Jakékoliv zastropování prostě povede k destrukci veřejných financí a je úplně jedno, jestli to uděláme na národní úrovni, nebo na evropské úrovni. Pokud chceme hledat řešení, to řešení jiné.

A když neselže, tak určitě nebude rychlé.

Nezapomínejte na to, že v hospodářském výboru, ve výboru pro životní prostředí jsme společně prosadili usnesení k tomu, že dočasně zpomalíme odklon od energetického využívání uhlí.

Nyní je s faktickou poznámkou přihlášena paní poslankyně Peštová. Prosím, máte slovo. Jenom krátce k mému předřečníkovi před panem poslancem Králem. A když už se budu bavit, a teď bych chtěla plynně navázat na pana poslance Krále. Všichni víme, kde ten zakopaný pes začal. Já jsem si vyslechla pana premiéra, současného premiéra, před rokem, jak hovořil, jakým způsobem, jak se bude snažit o to, aby ty emisní povolenky, neříkám, byly zastropovány, ale že prostě je bude řešit. Dneska jsme v situaci, že se neřeší nic. Jediný, kdo se je snaží řešit, je Polsko. Polsko v současné době je na tom tak, že jeho návrh byl zamítnut, nebo není k tomu žádná vůle, co se týče emisních povolenek, jestli budou třeba na dva roky pozastaveny, nebo jestli budou zrušeny. Takže všichni víme, že se to točilo a začalo se to točit kolem emisních povolenek. Emisní povolenka se dostala do rukou spekulantů.

Ale já neslyším od vlády nic. Já neslyším, že by začala ty problémy řešit.

Ale to nečekám jenom já, to čekají ti lidé, protože opravdu ty složenky už dostali.

Nyní je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Martin Exner a připraví se pan poslanec Kubíček. Prosím, máte slovo. Já bych rád paní poslankyni Peštové prostřednictvím paní předsedající vysvětlil, jak za tu energetickou krizi může Putin. Jednak elektřina má tu souvislost s plynem, že pomocí plynu se vyrábí elektřina.

Pokud část těchto dodávek zastavil a plyn raději pálí, tak samozřejmě vznikl nedostatek. Ten nedostatek zvyšuje ceny. Putin se připravoval na válku.

Takže takto souvisí plyn s elektřinou a takto Putin způsobil nedostatek energie jak elektřiny, tak plynu, tak zdražení nafty v Evropě. Nyní je přihlášen pan poslanec Kubíček a následuje pan poslanec Král. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Nyní je přihlášen pan poslanec Král s faktickou.